124.

Prosím pana ministra o úvodní slovo. Děkuji za slovo.

Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil přes území České republiky za posledních pět let.